Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Blažka, připraví se pan ministr Mládek. Děkuji za slovo. Já mám takovou obecnou poznámku. Vzpomínejte si, pane premiére. Problém je akorát v tom, že tady máme politické vzpomínky a máme jenom ty negativní.

Děkuji a prosím s faktickou pana ministra Mládka. Prosím, máte slovo. Především na pana poslance Bendla skrze vás. Já jsem systémový člověk.

Já to ctím a tak vedou moje kroky.

Komise má obavu z toho, aby její stanovisko nebylo zneužito k tomu, že bude oškubán český stát na arbitrážích a soudních sporech, a mají snahu udělat to stanovisko vyvážené.

Nicméně my jsme udělali po určité diskusi to, co jsme udělat museli.

Prosím, máte slovo.

My jsme tedy dneska ve stavu, že je to jinak, že jak jsme slyšeli, notifikační řízení není ukončeno a podpory, tak jak to bylo zrealizováno, budou vypláceny všem, i těm z dřívějška, což je pravda, že se to netýká současné vlády, současného ministra, že to jsou hříchy minulosti.

Proč leden a únor jsou tak problematické měsíce, že by to všechno zvrátilo a že najednou neplatí stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu z loňského roku, že cenová rozhodnutí se mohou vypsat až po notifikaci, která, jak jsme slyšeli, není? Znovu opakuji, já ten problém nevidím v předsedkyni ERÚ, ale v notifikacích a v tom, že se chtějí vyplácet finanční částky a o oprávněnosti vyplácení těchto částek existují poměrně vážné pochybnosti. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Aby nenastal nějaký další problém, který by mohl vést ještě úplně někam jinam, než chceme. Ale jak jsem tady už řekl ve svém prvním vystoupení, připravte nějakou komplexní novelu služebního zákona, kde bude jasně napsáno v § 2, že se služební zákon nevztahuje na předsedu nebo předsedkyni Energetického regulačního úřadu, tak jak je to u dalších, jako je například u předsedkyně Českého statistického úřadu. Chybí tam samozřejmě Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako další regulátor. Tady si musíme položit otázku, jestli všechny typy regulátorů nebudou spadat pod služební zákon. Už jsme tu debatu tady vedli při projednávání ve druhém čtení, když se schvaloval služební zákon. Proto se tady přikláním k tomu, co tady řekl kolega Šidlo, aby vláda ten návrh stáhla a řádně to potom propracovala. Vyhneme se zbytečně dalším komplikacím. Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou, připraví se pan poslanec Lank. Prosím, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já tomu už tedy nerozumím. Pan předseda vlády nás tady ubezpečil, že je vypsaná podpora obnovitelných zdrojů ale za jakých podmínek? Dozvěděli jsme se, že paní Vitásková odjela na dovolenou. Myslím si, že to byla dovolená řádná.

Ať si jela, kam chtěla.

Vždyť člověk běžný, který to takhle sleduje, vidí, že musel toho člověka někdo přinutit, aby to podepsal. Tohle je normální v naší zemi? Já si myslím, že ne a že by se měla spravedlnost učinit. A vás, pane předsedo vlády, žádám, abyste tak činil. Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Lanka s faktickou poznámkou, připraví se pan ministr Mládek také s faktickou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já si neodpustím dvě krátké poznámky a budu velice stručný.